Nemusel byste a vy víte, že to komfortní s ústavou nebylo, nikdy v životě bych vám to nevyčetla, protože nejsem vy, a snažila jsem se naopak vás v tom podporovat a přestože víme, že opravdu bylo hodně za hranicí práva to, co jste tehdy udělal, ten výsledek byl pozitivní v tom, že nikdo z našich vojáků nezemřel, naopak, všichni se dostali do České republiky. Pak bych chtěla ještě poprosit o jednu věc. Nestrašme se tady tím, že tady bude teď Česká republika vstupovat do nějakých konfliktů nebo že toho bude zneužívat ve vazbě na válku na Ukrajině. Nebude.

Takže opravdu, já vám, pane kolego Metnare, děkuji. Myslím si, že si každý, kdo vás poslouchal, udělal obrázek o vaší názorové pevnosti sám. Vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyměnili jsme se v řízení schůze a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající, za slovo.

To, že bych nevěděl, že se něco takového připravuje na rezortu, je opravdu směšný argument.

Prosím, paní ministryně. Děkuji. Já bych chtěla poprosit, protože pokud tady pan kolega argumentoval i nějakým posudkem, tak pokud je možné, a odvolává se na nějakého renomovaného ústavního právníka, tak by nebylo od věci, kdyby tady zaznělo jméno toho ústavního právníka, protože já mám celou řadu jiných posudků jiných ústavních právníků, se kterými samozřejmě ten návrh konzultován byl, tak možná by patřilo k nějakému bontonu této Sněmovny, pokud by se tedy zmínil ten konkrétní ústavní právník, pokud se tady na něj pan kolega Metnar v tom právním rozboru deset minut odvolává. Já bych možná ještě i zmínila, že to nebylo pouze za pana Metnara, kdy tento návrh byl podporován rezortem Ministerstva obrany. Tento návrh podporoval i současný izraelský velvyslanec pan Martin Stropnický, který vlastně i dokonce byl prvním z ministrů, kteří po této změně volali. A jak už jsem říkala, byla to dvě volební období, bylo to osm let, byly to dvě vlády, vláda Bohuslava Sobotky i Andreje Babiše, která tuto normu chtěla. Rozhodně asi ten lepší zdroj byl právě výbor pro obranu, aby výbor pro obranu toto inicioval. Toto se odehrálo, výbor pro obranu po předložení návrhu z rezortu Ministerstva obrany od kolegů pana nyní poslance Metnara, předtím paní poslankyně Šlechtové i vlastně pana bývalého ministra Stropnického, tak měli jsme ty podklady, moc dobře jsme věděli jako členové výboru, proč ten návrh předkládáme.

Takže jsem to brala tak, že tohle jsou věci, které jsou nadstranické, které jsou de facto nadvládní, protože pokud budeme na bezpečnosti a na obraně tady dělat nějakou politiku, tak je to vždycky špatně.

Jenom jestli bych mohla poprosit, abych věděla, na jakého ústavního právníka a experta na ústavní právo se máme odvolávat, jestli by tady ještě pan bývalý ministr obrany Metnar, kolega poslanec Metnar, mohl říct jméno toho ústavního právníka. Děkuju. Děkuji.

V průběhu rozpravy padl návrh na zamítnutí od pana poslance Vícha. Tento návrh budeme hlasovat jako první.

Počet se ustálil, dám tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 16, proti 93.